Toho využívají přepravci, jelikož vysokoprocentní biopaliva stojí o několik korun méně na litr než běžná nafta a benzin, a výrazně tak ušetří na nákladech. Stát ale zase nevybere na spotřební dani přibližně jednu až dvě miliardy ročně.

Problém je ale v tom, že původní spotřební daň zvyšoval pouze kosmeticky a až po zásahu Evropské komise, která vznesla zásadní připomínky a upozorňovala na fakt, že takto kosmetické zvýšení zavání nedovolenou podporou, musela být spotřební daň zvýšena více. Dostáváme se tedy do situace, kdy na jedné straně je zájem ministra financí vybrat co nejvíce daní a na druhé straně je logicky tedy zájem majitele Agrofertu co nejnižší spotřební daň, která bude snižovat cenu vysokoprocentních biopaliv, a tím pádem zvyšovat poptávku po nich. A to tuším by v normálních zemích snad i stačilo na demisi vlády a dotčený ministr by pravděpodobně již nikdy nemohl nikam kandidovat.

Je jedno, jestli tuto biosložku přímo přimíchávají do benzinu a nafty, nebo dodají benzin a naftu bez přimíchaných biopaliv a potřebná procenta splní dodání vysokoprocentních biopaliv na trh. A to je prosím zásadní a doufám, že to takhle i vnímáme.

A jaký to bude mít efekt? Razantně se tím zvýší spotřeba biopaliv, samozřejmě zisky panu ministru Babišovi. Přepravci totiž budou nadále používat vysokoprocentní paliva, protože pořád budou výrazně levnější než běžná paliva. Ovšem nově budou další biopaliva v téměř každém litru benzinu a nafty.

Mně stačí jednoduchá odpověď.